Co se tedy mění, je základní terminologie, které dosud zákon o podpoře výzkumu a vývoje používal. Tyto změny však nejsou nijak kosmetické. Se změnou terminologie a především pak výkladu některých pojmů dochází k významné změně v legislativě.

Navrhovatel to zmiňuje i ve své důvodové zprávě.